Ale jak vidno, pan ministr financí nedokáže odolat a kousne si, i když vidět je. Jestliže se takto chová v těch případech, na kterých je vidět, je možné konstatovat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že se tak chová ve všech ostatních případech, na které vidět není a nikdy vidět nebude, ať už jsou to operace na kapitálovém trhu, ať už je to jeho vztah k bankám, kde je významně úvěrově angažován. Prostě všude, kde narazí na sebe zájem veřejných rozpočtů a zájem Agrofertu, nás pan ministr financí na konkrétních příkladech, o kterých dnes hovoříme a umíme je prokázat, přesvědčuje, že zájem Agrofertu bude mít vždycky přednost. Já se tu opět znovu vrátím k prostoru svobodných médií, protože toto jsou případy, které by dříve tituly Mladá fronta, Lidové noviny, Respekt, tituly velmi citlivé jenom na korupční náznaky, tak tyto tituly, které jenom podezřeními dokázaly popsat několik stran, tak v případě jednoznačné prokazatelné korupce a jednoznačné prokazatelné lži mají důvod mlčet. Pravděpodobně mají také důvodné obavy, aby se jim nevylila nějaká ta jejich vanička.

A nedomnívám se, že to je odpovědnost jenom opozičních stran, protože každý z nás, kolegové, až skončí diskuse, každý z nás bude muset vstát a převzít za tento korupční režim svou osobní odpovědnost. Vy, kolegové z ANO, budete muset vstát a říci: Ano, my skutečně věříme té argumentace, že výrobce z veřejné podpory čistých biopaliv vůbec nic nemá. A my věříme panu ministrovi financí, že Ministerstvo financí nemělo souhlasné stanovisko k návrhu pana poslance Raise, ten papír, co měli naši členové rozpočtového výboru od Ministerstva financí, ten neexistoval a paní náměstkyni Hornochovou jsme neslyšeli. A my pokládáme za naprosto správné, že ministr financí vybírá od svých státních podniků příspěvky do své soukromé kasička za snídaně, které pořádá. Proč by to měl dělat zadarmo? Nejsme jako politici.

A vy, kolegové ze sociální demokracie, vy budete muset říct: My tomu také věříme. My jsme si sice na sjezdu schválili... Požádám oba dva, a oni vědí, aby se usadili.

Vy si vážně nechcete připustit, že tady v tuto chvíli nevedeme zápas o koncept hospodářské, sociální, zahraniční politiky, že nevedeme zápas o pravicové či levicové ideje či východiska, ale že vedeme zápas o zachování standardních civilizovaných demokratických hranic? A že pokud ministrovi financí projde jeho naprosto veřejné a nestoudné obohacování na úkor veřejných rozpočtů, tak že ta hranice se posune a ta norma se dostane někam jinam, než v Evropské unii bývá zvykem? A příště zase? A pak už bude možná pozdě?

Já se nedomnívám, že ony budou cítit nějakou potřebu se za nás stydět, ale budou mít určitě potřebu se nás velmi naléhavě ptát.

Víme to všichni. Takže to jenom záleží na každém z nás a tím teď opravdu nemyslím pouze poslance Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji.

Jako poslední se za navrhovatele ujme slova pan předseda klubu Úsvit Marek Černoch. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Důvodem, proč se hnutí Úsvit připojilo k vyvolání dnešní schůze, je hlasování, které proběhlo minulý týden a které je z našeho pohledu výjimečné v tom špatném slova smyslu. Je tu jeden obrovský střet zájmů, který trvá po celou dobu této Sněmovny. Bohužel ale minulý týden se projevil jako absurdní, kdy z hlasů koaličních poslanců zaznívalo, že došlo k odhlasování, nebo k neodhlasování pozměňovacího návrhu pana kolegy Raise náhodou, jinde zase chybou, někteří tvrdili, že k tomu byli nuceni. My jsme se stali konstruktivní opoziční stranou a víte velmi dobře, že návrhy, které jsou z našeho pohledu dobré pro občany tohoto státu, tak jsme podpořili, že pokud bylo něco, co z našeho pohledu mělo kladný význam a vliv do budoucna, tak že jsme to podpořili, ale po tom, co jsme tu viděli minulý týden, jsme se připojili k hlasování o nedůvěře vládě, protože nazvat to divadlem, si myslím, že je slabé slovo. Těch důvodů samozřejmě, které máme, je více, není to jen tento jediný. Já jsem se přihlásil do diskuse, beru toto své vystoupení jako takový krátký úvod a zdůvodnění, proč jsme se připojili k podpisům na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Těch důvodů je několik.